11.

Jsme stále ve druhém čtení.

Novela zákona o auditorech je poměrně rozsáhlá, protože výrazně mění pravidla systému zajištění kvality výkonu auditorské činnosti a provádění kontrol kvality a rozšiřuje v kontextu evropského nařízení kompetence Rady pro veřejný dohled nad auditem, a to nejen v oblasti kontroly kvality, ale též v případě ukládání sankcí. Dále je zákonem posilována nezávislost a nestrannost auditora, jsou upřesněny požadavky na provádění povinných auditů.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu mít jednoduchou úlohu.